Nyní pan poslanec Dolínek, připraví se pan poslanec Adamec. Prosím. Děkuji. Já bych svůj příspěvek rozdělil do tří částí. První část se týká samotné podstaty sněmovního návrhu.

Takže prosím nepodsouvat to.

Tak to určitě není. Druhá věc je samotná podstata, která zde byla zmíněna, toho návrhu ze Senátu.

A teď samotné kolo a alkohol.

Už teď je to přeplněné.